Nyní pokračujeme interpelací paní kolegyně Fischerové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom pro pořádek zde vyslovila a zopakovala myšlenku, která byla řečena již před polední přestávkou, a sice předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura prohlásil, že plných 11 interpelací za Občanskou demokratickou stranu díky tomu, že pan premiér je dnes v Olomouci, stahujeme.

Takže mě to velice mrzí.

Vážený pane předsedající, my tyto interpelace dnes stahujeme, čili už nemusíme svítit na tabuli. Děkuji vám velice. Děkuji. Myslím, že to zajistíme po ukončení interpelací na předsedu vlády.

Nyní je na řadě interpelace pana poslance Miroslava Kalouska.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já chápu vytíženost řady členů vlády, nicméně je to nejvýznamnější mezinárodní kulturní akce na území České republiky a od listopadu je znám termín zahajovacího koncertu.

Neumím si představit zemi, kde při takové příležitosti by nebyl za vládu přítomen když ne premiér, tak aspoň několik jejích členů. Za českou vládu v sále nebyl slovy nikdo. Tak to se tedy omlouvám.

Děkuji. Já vás chápu, že byste rád nahradil pana premiéra, ale vzhledem k tomu, že jsou to interpelace na předsedu vlády, tak musím trvat na tom, že pan předseda vlády panu kolegovi Kalouskovi odpoví do třiceti dnů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, ve své dnešní interpelaci o interpelacích jsem se vás stejně jako na dubnové schůzi chtěla zeptat na problém, který představuje nepřítomnost členů vlády právě během interpelací. Stejně jako v dubnu nejste přítomen, což mě mrzí. Mrzí mě to tím víc, že před skládáním účtů Poslanecké sněmovně, které je vaše vláda odpovědná, jste dal přednost návštěvě olomoucké zoologické zahrady. Sice chápu, že křest zebry může být pěkným zážitkem, přesto si myslím, že plnění ústavních povinností by mělo mít přednost. Termíny interpelací na členy vlády jsou navíc známy s dostatečným předstihem, takže by neměl být problém plánovat návštěvy krajů na dny, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna. Nepovažuji za akceptovatelné, aby se interpelací na členy vlády účastnila ani ne polovina ministrů jako dnes, obzvlášť když to jsou jediné interpelace v měsíci květnu. Nezlobte se, ale to je prostě sabotáž interpelací.

Prosím také o vaše stanovisko k myšlence na prodloužení interpelací na členy vlády do 19. hodiny. V současnosti jsou totiž pro interpelace na členy vlády vyhrazeny pouhé dvě hodiny, tedy 120 minut. V průměru to neodpovídá ani jedné interpelaci na každého z členů vlády a to určitě neodpovídá principu odpovědnosti vlády a jejích jednotlivých členů Poslanecké sněmovně. Navrhovaná změna by tento problém jasně zmírnila.

Tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády. Podle zákona o jednacím řádu budeme pokračovat přímo interpelacemi na členy vlády.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já musím říci, že bohužel tradičně nepřítomné ministry naší vlády budeme interpelovat. Zdravím tímto pana premiéra a kmotra Sobotku do Olomouce. Jistě to bylo důležitější než dnešní jednání Sněmovny. K samotné interpelaci na pana ministra Chládka. Přečtu úryvek odpovědi, které se mi dostalo při minulé interpelaci: Strategický dokument je již dávno připraven a zpracován.

Já jen v krátkosti řeknu, že jsem se toho kulatého stolu zúčastnil, pan ministr tam tedy přítomen nebyl, a dovolím si říci, že mám v tom případě lepší přehled o tom, jak takový stůl probíhal a v jakém stavu jsou tyto věci. Mohu konstatovat, že pan ministr buď neví, co se děje na jeho ministerstvu, anebo pravděpodobně možná uvádí nepravdivé informace, protože jediné, s čím jsem se seznámil, bylo to, že po jednom a půl roce přítomní odborníci konstatovali, že by se konečně mělo začít něco řešit, že by měl být konečně přijat nějaký závěr. Jen tak pro vaši informaci, kolegové, je myslím pět týdnů pro průběhu tohoto kulatého stolu a závěry a zápis z tohoto jednání jsem dosud neobdržel.